Dnes jsme se dověděli, že těmi anonymními akcionáři byli jeho přímí příbuzní. Všechny ty zveřejněné indicie napovídají tomu, že Andrej Babiš po celou dobu firmu Čapí hnízdo ovládal. Ano, Andrej Babiš po celou dobu Čapí hnízdo řídil, ovládal a měl na něj podstatný vliv. Co vede média a veřejnost ke kladení těch otázek, které jsem tady připomenul, co vede veřejnost a média ke kladení otázek, na kterých se nám dosud nedostává uspokojivé odpovědi? Připomeňme si ta fakta nebo ty dojmy, ta podezření, připomeňme si to, z čeho můžeme usuzovat na to, že tato kauza není v pořádku a že Andrej Babiš tedy nejednal tak, jak jednat měl.

Z toho, že Agrofert ručil farmě Čapí hnízdo za 350milionový úvěr. Z toho, že další z firem Andreje Babiše půjčila Čapímu hnízdu jeden ze svých automobilů.

Z toho, že audit hospodaření Čapího hnízda prováděla stejná firma, která pracuje pro Agrofert. A tak bychom mohli pokračovat. V důsledku toho je vlastně úplně jedno, kdo fyzicky držel anonymní akcie Čapího hnízda. Žádnou firmu nelze přece posuzovat samostatně, ale v rámci celé skupiny, ve které působí. A je podstatné nejen to, kdo ji vlastní, ale hlavně to, kdo v ním má rozhodující pravomoci a v čí prospěch svou činnost vykonává. Dozorčí rada a představenstvo vždy zastupuje vlastníky dané společnosti a vykonává jejich úkoly. V čí prospěch asi jednala dcera Andreje Babiše, sedící v dozorčí radě Čapího hnízda, když ne ve prospěch svého otce? V čí prospěch jednal bratr Moniky Babišové, když ne ve prospěch své sestry? A nemusíme být zrovna právníky, abychom takové otázky kladli, aby takové otázky zaznívaly ve veřejné debatě a aby na takové otázky musel nebo měl ministr financí odpovědět. Nemusíme vycházet z žádných nepřímých důkazů. Sám Andrej Babiš několikrát přiznal, že Čapí hnízdo je jeho, a učinil tak v době, kdy podle oficiálních dokumentů Čapí hnízdo do holdingu nepatřilo.